Upozorňuji tímto, že je toto navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 192/1 a já poprosím, aby tento předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Radek Vondráček. Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se stručně uvést novelu jako zástupce 53 předkladatelů tohoto zákona. Určitou souhrou okolností jsem se stal tedy zástupcem předkladatelů, ačkoli to, co budu prezentovat, je vlastně výsledkem jednání a nějakých nalézání kompromisů ještě minulého volebního období, u kterého jsem nebyl osobně přítomen. Já jsem paradoxně spíše pachatelem toho původního zákona, který zrušil Ústavní soud.

Bohužel, v předchozím volebním období se nenašla dostatečná shoda na tom, aby byla přijata novela.